A najednou se tváříme, že to musíme vyřešit do druhého nebo do třetího dne místo toho, aby se zahájila tady nějaká normální debata.

To Ministerstvo zdravotnictví naprosto ignoruje, zvyklo si, že může všechno vydávat mimořádnými předpisy.

Stát fakt chce vydělat na pojišťovnách, aby spravil bilanci Ministerstva zdravotnictví, že mu budou proplácet věci, které dostal darem? A další otázky. Mně to připadá prostě strašidelně nešťastný způsob projednávání sněmovních tisků této důležitosti, zneužívání stavu legislativní nouze, jinak to nazvat neumím.

Myslím, že ty věcné výhrady budou vzneseny, a tam já se neodvažuji do toho sahat doktorům, co znamená podobná látka, jestli to znamená, že do toho může proniknout něco zvenčí, nebo ne. Já se bráním proti tomu legislativnímu postupu, který je volen a který pokládám za opravdu naprosto nevhodný, odpovídající logice Ministerstva zdravotnictví celý poslední rok, které si zvyklo, že velí zemi, všem bude přikazovat a výsledky, které z toho plynou, jsou bohužel zatím velmi tristní, a to i v právní oblasti. Velmi doporučuji, aby Poslanecká sněmovna výrazně zvažovala, jestli chce pokračovat v projednávání věcí a návrhů z Ministerstva zdravotnictví tímto způsobem. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Čas, který mi je vymezen, jenom potvrzuje to, co říkal kolega Benda, že tímto způsobem se nemají takovéto věci projednávat. To prostě je té věci nedůstojné, a hlavně to naše rozhodnutí nemusí být správné, protože bude uspěchané.

Kdo bude garantovat to, že ta očkovací látka má kvalitu, jakou má mít?

Ve většině případů jsou stejně účinné, ale mají jiné vedlejší účinky.

Dáváme do prostoru věc, která zpochybňuje to, že to očkování bude kvalitní, že bude něčemu odpovídat.

Ten zákon má jedinou věc, která tam je nová, že můžeme přijmout k očkování jakoukoliv látku, která nemusí mít registraci Evropskou lékovou agenturou a obsahuje shodnou očkovací látku.

Kdo udělá to rozhodnutí na Ministerstvu zdravotnictví? Jakou technologií? Z jakých podkladů?